Ten tisk jsme vrátili do druhého čtení, to jsme absolvovali. Zasedl už i garanční výbor, který přijal usnesení k jednotlivým pozměňovacím návrhům, a mohli bychom tedy tento zákon projednat znovu ve třetím čtení. Já tedy navrhuji, abychom tento sněmovní tisk 821, novela zákona o nemocenském pojištění ve třetím čtení, zařadili na pořad schůze. Pakliže bude tento návrh schválen, abychom jej pevně zařadili na tento pátek po pevně zařazených bodech. Děkuji.

Máte slovo. Budu poměrně rychlý.

Děkuji. Tím pádem si to tady můžeme odškrtnout. Další v pořadí s přednostním právem pan předseda Černoch. Máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne.

Děkuji, pane předsedo. Už nevidím žádné přihlášky s přednostním právem. První se se svým návrhem přihlásila paní poslankyně Soňa Marková. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Přeji hezký den, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové.

Z jakého důvodu prosím o pevné zařazení tohoto bodu. V současné, v pravdě již předvolební době se objevilo mnoho populistických návrhů a někdy i výkřiků, které slibují v duchu hesla Nikdo vám nemůže dát to, co já vám mohu slíbit, a slibuje se tu snížení ochranných limitů na doplatky na léky pro děti a seniory, tu vytvoření investičního fondu při Ministerstvu zdravotnictví, z kterého by se financovaly investice do nemocnic, které jsou samozřejmě dlouhodobě podfinancované, protože pouhé příjmy z veřejného zdravotního pojištění, tak jak je to dnes nastaveno, nestačí. Dále se slibuje navýšení platů a mezd zdravotním sestrám. A nyní vláda schválila, že pro rok 2018 navýší platy za státní pojištěnce a na další dva roky pomocí zákona, který ale dosud předložen nebyl, a tedy bude velmi těžké dokončit celý legislativní proces. Přitom je jasné, že pouze pravidelná, tedy automatická valorizace plateb za státní pojištěnce a máme jich u nás šest milionů, k tomu máme ještě jeden milion lidí, kteří mají příjem pod 20 tisíc korun měsíčně je jedním z mála účinných nástrojů, jak zabezpečit předvídatelnost příjmů a zároveň stabilizace systému zdravotnictví jako veřejné služby a zároveň jak lze zajistit kvalitní potřebnou zdravotní péči pro všechny pacienty, tedy péči, která je u nás garantovaná Listinou základních práv a svobod, a tedy Ústavou. Současná vládní koalice tento zákon sice slíbila už ve svém programovém prohlášení, ale zatím nepředložila do Poslanecké sněmovny.

Proto vás velmi prosím podat ruku nejenom vládní koalici, což je tedy jaksi ode mne jako opoziční poslankyně ne úplně možná žádoucí, ale spíše pacientům a pacientkám v České republice. Takže prosím, žádám o pevné zařazení tohoto bodu, aby mohl být dokončen legislativní proces a aby mohla být ta předvídatelnost a stabilizace příjmů do zdravotního pojištění zabezpečena. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni za dodržení časového limitu. Další v pořadí se svým návrhem má slovo pan poslanec Antonín Seďa. Připraví se pan poslanec Vladimír Koníček. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Jedná se o druhé čtení.

Děkuji za vaši podporu. Děkuji, pane poslanče. Další se svým návrhem je pan poslanec Vladimír Koníček a připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Pane poslanče, máte slovo.

Chtěl bych vás požádat, zda bychom mohli hlasovat o pevném zařazení, a to na středu 1. února odpoledne jako první a druhý bod po polední pauze po pevně zařazených bodech. Ty jsou tam prozatím čtyři. Děkuji, pane poslanče. Teď dávám slovo panu poslanci Okamurovi, který má dvě přihlášky. Máte slovo s prvním návrhem. Dovolím si znova připomenout tři roky staré programové prohlášení vlády a závazek, že přijme zákon o referendu. Skutek však utek'. Myslím, že by vláda měla najít čas na to, aby se řešilo to, co politici svým občanům slibují již po 19 let, tedy zákon o celostátním referendu. Vím, že přijetí zákona o referendu schválně odkládáte, aby nebyl přijat. Uplynulý víkend jsme se z médií dočetli, že mezi vládními poslanci panují obavy, že by referendum mohli lidé zneužít k vyvolání otázek o odchodu Česka z Evropské unie, a proto zákon raději přijmout nechtějí. Dočetli jsme se také, že se vládní poslanci v současné době obávají konání všelidového hlasování a za odstrašující příklad považují vládní poslanci brexit a také italské referendum o změnách ústavy, po němž padl premiér. Ale blíží se volby, a jestli nyní nezačneme okamžitě zákon o referendu projednávat, tak jeho přijetí již do konce volebního období není možné stihnout. V této souvislosti připomínám, že můj zákon o referendu, který jsem zde již před třemi lety předložil, jste mi zamítli. Výsledkem je, že jste jako vždy obelhali občany a neplníte to, co jste občanům slíbili. A zamítli jste mně i našemu hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, také náš návrh zákona o odvolatelnosti politiků a také o jejich přímé hmotné odpovědnosti. Ale já vám říkám, že ti vaší vládou a vládními poslanci opovrhovaní občané se budou ptát, co jste udělali pro to, aby v této zemi byli odpovědní odpovědnější a ti, kterým patří Česká republika, tedy občané, skutečně ve své zemi vládli. Věřte, že ptát se na to budeme všichni.

A doufám, že budete konečně hlasovat pro. Děkuji, pane poslanče. Děkuji.